Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

Kupodivu zatím návrh tohoto zákona nebyl předložen Poslanecké sněmovně, čili my plníme dosud nesplněný závazek. Ze zkušeností, které spíše ukazují, že dosud nebylo možné vzhledem k překážkám bránícím správě a odčerpání majetku v trestním řízení postupovat v rámci trestního procesu natolik efektivně, že budou určité hodnoty uchráněny spekulativních jednání a vlastně jednání, která v řadě případů potom končí znovu trestním postihem. Tento návrh zákona byl již zpracován na základě praktických poznatků a reflektuje výstupy pracovní skupiny, která byla složena z odborníků zabývajících se touto problematikou správy čerpání a zajišťování majetku v trestní oblasti, nejenom tedy právníků, ale i ekonomů. Navržená právní úprava zlepšuje vymahatelnost majetkových nároků obětí trestné činnosti. Posiluje tak ve všech směrech právní jistotu, která je zajištěna příslušnými trestněprávními instituty.

za druhé, zlepšit postavení obětí trestné činnosti právě proto, aby mohly být lépe zajištěny jejich majetkoprávní nároky, které jsou v současném trestním řízení zajištěny zatím nedostatečně; za další, rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osoby, proti níž se vede trestní řízení, což dosud není možné. Rozšířit a zpřesnit podmínky prodeje zajištěného majetku tak, aby bylo možné jej rychle prodat, protože v některých případech ztrácí na své tržní hodnotě. Bude možné prodat i majetek, jehož správa je pro stát spojena s nepřiměřenými obtížemi či náklady. Dále jde o to jasně vymezit práva a povinnosti správci zajištěného majetku. Jiná bude u movitých hmotných věcí, jiná bude u duševního vlastnictví. Za další, upustit od faktické správy zajištěných nemovitostí.

V tomto směru zatím bohužel stávající platná právní úprava není dobrá. I v oblasti odměňování insolvenčních správců tak, jak je momentálně stanovena prováděcí vyhláškou v praxi, činí problémy.

Také na rozdíl od platné právní úpravy již nebude muset ta poškozená předtím prokazovat. Umožnit zajištění pouze části majetku obviněného pro účely výkonu trestu propadnutí majetku. My, jak řada z vás ví, zatím máme tu možnost buď zajistit celý majetek, což je samozřejmě zbytečně masivní invazivní opatření, anebo nic. Obdobně jako u právnických osob umožnit zajištění majetku pro účel výkonu peněžitého trestu. Jde zde o jedinou majetkovou sankci, u které není upraven zajišťovací institut. Po vzoru zahraničních právních úprav je to také nová možnost obligatorního propadnutí majetku, který byl získán trestnou činností nebo jako odměna za něj, a nelze jej vrátit poškozenému.

Předpokládám, že jste měli možnost se s některými z nich více či méně seznámit podle vaší profesní orientace.

Děkuji za pozornost a samozřejmě přivítám vaše připomínky, případně návrhy, a doufám, že tento návrh podpoříte i potom následně hlasováním. Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní poprosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Chvojka.

Je na zahraniční služební cestě. Děkuji za upřesnění. Já zahájím hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje pro prvé čtení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Poprosím tedy pana zpravodaje, aby se ujal slova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vím, že pan kolega Benda by určitě poděkoval paní ministryni za to, že zde představila návrh zákona, že ho představila tak, že zpravodaj už v zásadě nemusí nic doplňovat.

Otevírám obecnou rozpravu. Neeviduji žádného přihlášeného do obecné rozpravy ani s faktickou poznámkou.